Jestliže dojde k tomu, že toto bude přijato dnes ve třetím čtení, víme, že tam ještě následuje Senát, ale kdyby to takto mělo nastoupit v účinnost, tak když nebudou mít cestovní kanceláře šanci se pojistit, respektive získat pojištění za únosných podmínek, budou muset buď ukončit svoji činnost, anebo přenést svůj obchod do zahraničí. To už funguje nyní. Víme, že mnozí klienti v České republice si kupují zájezdy přes zahraniční majitele cestovek. Není toho ovšem schopný každý, protože ne každý se jazykově vyzná. Vím, že rádi chodí do kamenných cestovek ti, kteří neovládají cizí jazyky.

Já si myslím, že legislativně ochrana spotřebitele v současné době také funguje.

Podívejme se na stavebnictví a jiné další obory. Ale případy protiprávního jednání v tomto smyslu nevyřeší zákon, ale bude to vymáhání jejího dodržování.

Na to také upozorňuji, protože víme, že organizátor je ten, kdo připravuje.

Můj názor celkově bez podpory i mého pozměňovacího návrhu je tedy nepřijmout, protože to není ani po dvou letech práce připraveno tak, aby to přineslo kladné výsledky v celém jednání pro podporu a ochranu spotřebitele. Děkuji za slovo. Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky. První poprosím paní poslankyni Berdychovou, připraví se pan poslanec Kořenek a poté pan místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, vaše dvě minuty, paní poslankyně. Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, jak jsem avizovala už na jednání garančního výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, stahuji svůj pozměňovací návrh, který je v tisku 276/4 uveden pod bodem C.

Z důvodu nálezu Ústavního soudu je právě deliberační ustanovení neslučitelné s právem Evropské unie a s právem na ochranu spotřebitele, proto pozměňovací návrh stahuji.

Na podvýbor jsme zvali obě dvě asociace cestovních kanceláří. Do posledního dne jednání tyto asociace měly stejný názor a tuto novelu podporovaly.

Můj názor je takový, že novela je v tuto chvíli potřebná, protože jasně interpretuje právě ustanovení § 8 odst. 2, který ve stávajícím znění zákona má dvojí výklad a vedl k soudním sporům. Naopak dává novela cestovním kancelářím větší informační povinnost vůči ministerstvu

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Vážené dámy a pánové, budu velmi stručný. Jsou tady v podstatě zcela jednoznačně dány podmínky pro to, abychom naplnili danou problematiku. Nemyslím si, že by tam byl jakýkoliv důvod, aby pojišťovny nepojišťovaly, protože bezlimitní neznamená nekonečné. Každá cestovka snad ví, jaký má objem prodaných zájezdů, tržeb. Už dnes je zajištění cestovních kanceláří jedno z nejvyšších v Evropě a činí tuším 30 %. Já osobně jsem velmi skeptický ke každému jednání lobbistů, kteří přijdou a vysvětlují. Každý má svou pravdu, ale nikdo neřekne, jak to ve skutečnosti je. Takže z tohoto pohledu to, co bylo vyjednáno ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, si myslím, že je kompromis, který byl dohodnut, je potřebný, a nevidím v tom žádná podstatná rizika, proto doporučuji je podpořit.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, pane premiére, členové vlády, paní a pánové, já mám faktickou poznámku a ta se týká právě porovnání současného textu nového občanského zákoníku.